My kraje podporujeme bez ohledu na to, z jaké politické strany je hejtman. Takže kraje určitě podporu státu mají obrovskou.

Pane premiére, já pokládám dlouhodobě komunikaci vlády za naprosto strašnou.